Tak stále faktické poznámky.

Pan poslanec Ženíšek.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemá cenu komentovat mého předřečníka. Ano, je to tak. Taková byla doba, pane poslanče.

Chápu, že to mají za úkol. Ale opakují stále to samé a troufnu si říct, a je třeba, aby to tady zaznělo, a chci navázat na kolegyni Černochovou pan ministr je dokonce jeden z nejhorších ministrů obrany. A víte proč? Protože promarnil hospodářský růst.

Je to přesně naopak.

Tak abych nebyl tak přísný.

Odmítá pravidelně vstřícné návrhy opozice. Tady pan tiskový mluvčí ministra obrany, pan poslanec Hájek, nám popsal, jako by u těch jednání byl.

Pryč. Jako všechno.

Ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Ondráček.

Děkuji, pane předsedo. Jedno takové pravidlo říká kdyby blbost nadnášela atd.

Moderní demokratická policie potřebuje být také vybavena. Všechno faktické poznámky. Vážený pane předsedající, já už opravdu naposledy. Nicméně já nejsem žádný tady bodyguard pana ministra, určitě ne.

To byla vaše ministryně. To znamená, je otázka té odpovědnosti, zdali chcete mít ty procesy skutečně stoprocentně garantované, aby byly v souladu s tím složitým zákonem, který je, anebo dáte ruku do ohně, jako možná v případě paní ministryně, a potom skončíte u soudu.

A nám se za ty poslední tři roky daří každým rokem navyšovat počet o tisíc lidí.

Já jsem myslel tu funkci, ne ten samotný výkon té funkce. Ale tak děláte to dobrovolně a rád...

A nic. Jenom jste se dívali. A jestli se pan ministr bojí, že ho policie bude vyšetřovat, a bojí se rozhodovat, tak ať z té funkce odejde.

Nic. Nula. Ale v příštím volebním období se, přátelé, zamyslíme a možná něco změníme...

Já bych vaším prostřednictvím skutečně vyzvala kolegu Hájka, aby mně odpověděl, když tady popisoval rozhovor mezi panem kolegou Bendlem a paní kolegyní tuším Berdychovou nebo kým z ANO, tak říkal, že žena vyhrála.

Nemusí to hledat na internetu. Žádný takový neexistuje. Žádný takový nenajde. A k těm podmínkám, které pan ministr obrany měl, a k tomu, co tady říkal kolega Stanjura. Ale to já hodnotit nebudu.